Čili bychom tu volbu mohli připustit. A tento výklad si myslím není vyloučený. Říkám myslím si to.

Tento výklad samozřejmě se vám může zdát i extenzivním, nic proti tomu, není neústavní a podle mého názoru jenom potvrzuje to, že existují různé možnosti, jak přistupovat k řešení této otázky.

Protože mně šlo jenom o to, abych tady podpořila ten pohled na tuto komplikovanou věc, kterou řešíme vůbec poprvé, pokud si pamatuju, v Poslanecké sněmovně způsobem, který umožňuje výklad staří latiníci vědí per analogiam legis čili analogicky tomu nejbližšímu možnému ustanovení v případě, že to ustanovení, které by tam mohlo být v tom zákoně, tedy v ústavě, chybí. Děkuji vám za pozornost. Faktická poznámka, pan poslanec Nacher. Děkuji.

Párování se zde vždycky týká projednávání zákonů. Myslím si, že nikdy tady nebylo párování, které by se týkalo tajných voleb, tím méně na první ustavující schůzi nebo na druhé schůzi, kde se volí vedení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Jako místopředsedkyně klubu už v minulém volebním období jsem toto párování měla na starosti čtyři roky a opravdu si nepamatuji, že bych párovala napříč politickým spektrem při tajném hlasování.

. Kalouskovi, tak se omlouvám.

A proto to, že říká, že jsme zde jak kafemlejnek...

Budeme mluvit jako opozice dlouho. Jako koaliční poslankyně jsem si tu opravdu zažila předčítání knih.

To samé je moje třetí poznámka k panu poslanci Výbornému, vaším prostřednictvím.

Jenom jsem řekla, že by taky někteří rádi paní Pekarovou Adamovou znali.

A také záleží na tom, jak zrovna si chce tento výklad kdo a jak přeložit do reality.